Navrhuje se stávající oprávnění Vojenské policie včetně skutkové podstaty tohoto přestupku doplnit do návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích v části 73.

V další části zákona by se nově vložily další odstavce.

Opět odůvodnění. Vojenská policie dohlíží nad bezpečností provozu vozidel podle § 4 odst. 1 písm. g)... Kolegyně, kolegové, já prosím o klid.

Předmětné ustanovení a oprávnění vojenských policistů již neobsahuje.

Opět se nejedná o rozšíření působnosti ani pravomoci Vojenské policie, ale pouze o zachování platné právní úpravy. Víte, asi se snad s většinou z vás shodnu, že nikdo z nás nepovažujeme za šťastné hlasovat o nějakém návrhu zákona, o kterém už předem víme, že neobsahuje všechno, co obsahovat má, a že zase za tři měsíce, za čtyři měsíce přijde někdo, kdo bude tento zákon novelizovat. Tady máme možnost udělat to hned, udělat to tím, že bychom vrátili tuto normu do druhého čtení. Bohužel tady není pan ministr obrany, aby vysvětlil, jestli došlo k nějakému nedorozumění mezi Ministerstvem vnitra, mezi jeho resortem, opět tady trošku tahám kaštany z ohně za členy vládní koalice, ale myslím si, že je to ku prospěchu věci. Takže vás prosím o shovívavost.

Děkuji, paní poslankyně. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážený pane premiére, vládo, já jenom v návaznosti na to, co tady říkala kolegyně Černochová.

Děkuji. Pan poslanec žádal stanovisko předkladatele k návrhu paní poslankyně Černochové. Pan ministr?

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tu věc velmi rychle konzultoval se specialisty Ministerstva vnitra. To znamená, jedná se o policii jako policejní orgán ve smyslu Policie České republiky i policie Vojenské. To druhé, o čem hovořila paní kolegyně Černochová, tedy ten nový přestupek, to měla být otázka jednání ve výborech. To teď velmi těžko zhojíme na plénu samém.

Vojenská policie patří jemu. A mohli bychom znát i jeho stanovisko. Protože vím, že ty resorty občas spolu soutěží, policie, Vojenská policie apod.

Procedurální návrh.

Návrh pana předsedy Stanjury je, abychom na pět minut přerušili tento bod. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Nicméně pan ministr obrany je přítomen.

Takže já bych ho chtěl požádat.

Děkuji. Já registruji přihlášku pana ministra vnitra s přednostním právem. Tak stahuje. Žádné další přihlášky s přednostním právem nevidím.